29.

Sněmovní tisk 15 máte před sebou. Žádám, aby uvedený návrh přednesl Poslanecké sněmovně místopředseda vlády a ministr financí v demisi Jan Fischer.

Děkuji mnohokrát za slovo. Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech.

Je vhodné v této souvislosti připomenout, že Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím vede řadu jednání s tzv. daňovými ráji, která prozatím vyústila ve sjednání třinácti konečných návrhů textů dohod o výměně daňových informací včetně této, z nichž sedm je již platných a vyhlášených ve Sbírce mezinárodních smluv. Zbývající dohody jsou v současné době v různých fázích legislativního procesu. To vše s cílem posílit systém mezinárodní výměny informací ve věcech daňových tak, aby pokrýval také jurisdikce, které svým daňovým režimem ne zcela vyhovují principům spravedlivé daňové soutěže a které tak umožňují snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství, tedy i v České republice.

Předmětem dohody jsou platné daně zavedené právními předpisy smluvních stran. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti a mohou se týkat pouze zdaňovacích období následujících po vstupu dohody v platnost.

Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Kromě možnosti doměření daně tak lze od těchto opatření očekávat také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna. Sjednání této dohody by mělo mít nejen příznivý fiskální dopad na příjmy České republiky, ale současně, možná především, přispět ke zvýšení prevence finanční kriminality.